Navíc vláda Andreje Babiše s účinností od včerejšího dne zavádí takzvaný bavorský model, podle kterého zdraví neočkovaní lidé nesmí chodit na volnočasové aktivity, například do hospody, kina a divadla, a přitom očkovaní nemocní mohou kamkoliv.

Není žádný důvod pro ukončení testování a pro konec používání antigenních testů.

Takže poslanecký klub SPD se dnes podepsal, všech našich dvacet poslanců, a místopředseda našeho klubu poslanec Radek Rozvoral dnes osloví předsedy poslaneckých klubů jiných stran, zdali by nám doplnili těch dalších dvacet podpisů, protože na mimořádnou schůzi potřebujeme podpisů čtyřicet, abychom v případě, že tady nebude ten bod schválen, tak abychom měli další příležitost, nebo abychom vytvořili další příležitost, aby byl čas na diskusi nad tímto celostátně mimořádně závažným tématem, abychom udělali nějaké závěry.

Chceme zrušit pandemický zákon a odmítáme další případné vyhlášení nouzového stavu. Máme tady platnou krizovou legislativu, která umožňuje řešit současný stav. Zároveň sbíráme podpisy pod petici proti nepřijatelným opatřením souvisejícím s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů.

A připravujeme také podání správní žaloby proti konkrétním vládním opatřením, která popírají základní práva a svobody občanů. Děkuji za pozornost.

Takže buď jako první bod dnešní schůze, a pakliže by to neprošlo, tak jako poslední bod dnešní schůze. Děkuji za návrh.

Děkuji za ujasnění. Následně k programu se hlásí ještě pan ministr a poslanec Karel Havlíček. Mezitím, než přijde k řečnickému pultu, mám dvě další omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá na celý den, respektive až do konce celé schůze, pan poslanec Vladimír Zlínský ze zdravotních důvodů a o omluvu požádal také předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, a to taktéž z celé schůze a taktéž ze zdravotních důvodů. Pane ministře, máte slovo.